Takže to jenom na dokreslení těch problematických vztahů, které jsou mezi lékařskou fakultou a nemocnicí a které se bezesporu musí vyřešit tím, že bude jmenován standardní, dlouhodobý děkan, který nebude nikterak zpochybněn. A věřím tomu, že pak i ta situace celkově se také výrazně stabilizuje. Děkuji.

Ty prostě mohou fungovat jenom navzájem. V okamžiku, kdy začnete bořit nemocnici, říkám to jako přenesené slovo, tak zároveň boříte fakultu.

Proto také ten systém je nastaven tak, že o přednostovi kliniky skutečně rozhodují akademici i ředitel.

Tomu děkanovi, který tam byl jmenován, řekli: Prosím tě, ty nedělej zatím žádný velký rozhodnutí a počkej, až ten mandát tomu druhýmu doběhne.

A takto to funguje.

Já vám garantuji, že ta péče trpí. Vím to velmi dobře.

Děkuji. Dámy a pánové, já bych se chtěl věnovat spíše jen faktům.

A to výběrové řízení, řekněme, že vyhrál o velký parník převyšoval ostatní kandidáty řekněme o několik tříd.

Je to člověk poměrně mladý, ale v chirurgii ve Švýcarsku a v Německu s neuvěřitelnou reputací, a je to člověk, který si troufá dělat těžké a složité věci, ne jednoduché a běžné, které právě byly typické toho předcházejícího přednosty, který pracoval jako přednosta chirurgie ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ten první odchod, který byl takto signalizován, byl vlastně na základě vlastní žádosti pana profesora Penka, který věděl, že přece jenom čas už nějakým způsobem odchází, a takhle byla jakási dohoda.

Jinými slovy, ani akademický senát nebyl složen správně a z nesprávného složení akademického senátu vzešla tato situace.

A my jsme se několikrát sešli s panem profesorem Latou a prosili jsme ho o součinnost právě proto, neboť děkanem, který byl neoprávněně na základě zmanipulovaného akademického senátu jmenován, byl zrovna člověk, který měl ty laboratoře, o kterých tady hovořil pan ministr. Ta kauza je opravdu poměrně složitá, a pokud se bude chtít Sněmovna tímto skutečně do detailů zabývat, tak si myslím, že je vhodné potom vyhlásit, aby vznikla nezávislá vyšetřovací komise, ale nikomu z nás to nebude příliš příjemné. Takže jenom abych se vrátil.

Jeho kroky na začátku jsem popsal. A on následně nato, když provedl jakýsi finanční a právní audit, tak odvolal právě ty lidi, kteří byli vázáni na ty penězovody. 50 mil. korun v rámci miliard samozřejmě není příliš mnoho, ale jsou to penězovody, které jsou jasné. Já bych se chtěl ještě teď ale vrátit k jedné věci abychom si říkali, že člověk, který odvolá lidi, kteří jednoznačně na těch penězovodech stáli, by měl být námi respektován a měli bychom před ním smeknout.

Druhou věcí je, že když se prokázalo, že doc.